Ale kromě jednotlivých rodičů dětí, lékařů, exekutivy a legislativy a farmacie máme také určitá dvě společenství a ta se právě v této diskusi o povinném očkování dětí tak trošku staví proti sobě. To jedno společenství tvoří rodina, rodiče a děti jsou tam vztahy, které jsou určeny zákonem, ale jsou tam vztahy, které nic nemůže nahradit, a to je vztah emocionální, velice silná emocionální vazba.

Další námitka, která je proti logice věci, je: vy nebudete své neočkované dítě dávat do dětských kolektivů, protože byste je ohrozili. Dámy a pánové, který zodpovědný rodič by nevyužil pomoci vědy a nesnažil se dítě ochránit před infekčními chorobami? Který zodpovědný rodič by byl lhostejný k tomu, že ohrožuje dětskou skupinu, do které dítě sám posílá? To vůbec nemá logiku.

Především důvěra k lékařům.

Protože oni budou vidět, že lékaři konají pod hrozbou až milionových pokut. Další je určité nebezpečí vyloučení dětí, jejichž rodiče nepatří k těm, kteří je zanedbávají. Ti rodiče, kteří přemýšlejí o očkování a zvažují, diskutují, to jsou právě rodiče vesměs velice vzdělaní a skutečně velice zodpovědní. A právě děti těchto rodičů se chystáme touto novelou vylučovat například z nějakých volnočasových aktivit, pobytových táborů a tak dále.

Dámy a pánové, my tuto sankci ve svém pozměňovacím návrhu rozhodně nerušíme. Za to musí nést odpovědnost rodiče.

Dámy a pánové, my v současné době ani nemůžeme s plnou odpovědností říct, kolik dětí je u nás očkováno. Další, komu hrozí pokuty, jsou organizace. Pan ministr tady mluvil o likvidačních či nelikvidačních. Dámy a pánové, například na okrese Prahavýchod jsou teď jarní prázdniny.

Přitom ty samé děti minulý týden byly spolu ve škole. Mluvili jsme o důvěře, o určité hrozbě vyloučení. A teď se dostáváme k právům a povinnostem. Stát ukládá povinnost. Náš pozměňovací návrh tuto povinnost nechce rušit, přijímá ji. Stát však, když tuto povinnost ukládá, musí také nést odpovědnost.

Náš stát tuto odpovědnost zatím nést nechce. Náš stát ani nepřijal nějakou povinnost, aby pomocí kampaní podrobně vysvětloval, proč proti deseti chorobám musíme očkovat, proč používáme právě ty a ty očkovací látky. Dámy a pánové, nepodceňujme lidi, kteří jsou povinností vázáni. Lékař musí plnit své povinnosti vůči státu ano. Ale znovu říkám, má především plnit povinnosti vůči svému povolání.

Lékař musí skutečně vysvětlovat rodičům, proč právě tuto látku má sledovat velice citlivě, jestli skutečně nedošlo k nějakým nežádoucím účinkům, a ihned operativně jednat.

A on by měl mít pocit, že stojí na stejné straně jako lékař a že oba dva chtějí pro dítě to nejlepší. Ne že on chrání dítě pře svým lékařem. Dámy a pánové, náš pozměňovací návrh tedy nenavrhuje rušení povinného očkování.

V rámci tohoto individuálního očkovacího plánu, tedy je to v rámci nadřazené kategorie povinného očkování, by skutečně došlo k pohotové interakci mezi lékařem a zákonným zástupcem, byla by možnost určitého uvolnění, ale odpovědného se souhlasem lékaře, případného rozvolnění či posunu v termínech očkování, a především by nastala diskuse o možnosti volby alternativní očkovací látky.